Ekonomika už provozovatele donutí k tomu vybírat si lukrativní místa, koncentrovat tyto přístroje v jeden prostor a udělat k tomu takové zázemí, aby splnila účel, to znamená splnila potřebu lidí hrát hazard. Já věřím tomu, že ta potřeba je, ale aby neškodila našim dětem, neškodila lidem nižší sociální třídy, kteří chodí do restaurace na pivo po práci a potom tam nechávají celé výplaty.

Proto vás prosím o podporu této drobné novely. Myslím si, že pokud se přijme, bude to pro nás i takové nějaké zrcadlo, jak by potom měl zareagovat ten velký zákon, který se bude projednávat díky notifikaci možná půl roku, možná tři čtvrtě roku, a my už budeme mít nějakou zpětnou vazbu, jak zareagovala tato novela, a budeme podle toho umět dotvořit případně v legislativním procesu velký zákon. Děkuji. Děkuji panu poslanci Volnému jako navrhovateli a nyní se měl slova ujmout pan zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Šincl, který ale je omluven, není přítomen. Budeme tedy hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení, kterým by se měl stát pan poslanec Jiří Zemánek. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Je tu zpochybnění hlasování.

Prosím, pane předsedo. Já bych chtěl zpochybnit hlasování.

Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme nejprve hlasovat o námitce pana poslance Romana Sklenáka.

Prosím, paní poslankyně, vaše námitka.

Je tady zdvořilá žádost paní poslankyně o upřesnění té námitky. Pan poslanec Sklenák upřesní svoji námitku. Prosím.

Děkuji za slovo. Já myslím, že moje námitka proti hlasování byla jasná a všichni v sále věděli, o čem se hlasuje, ale vnímám námitku paní místopředsedkyně Černochové. Čili opakuji, že jsem hlasoval pro, na sjetině mám proti, a proto zpochybňuji toto hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Změnili jsme pana zpravodaje a zpravodajem se stal pan poslanec Jiří Zemánek, kterého teď prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, dovolte mi vystoupit s materiálem, ve kterém zastoupím pana poslance Šincla, který je na služební cestě, pracovní cestě ve Finsku. Dovolte mi jen doplnit pár informací, které zde uvedl pan předkladatel pan poslanec Volný.

Předmětem tohoto návrhu je navýšení sazby odvodů z loterií a jiných podobných her ze stávajících 20 % na 25 % a úprava rozpočtového určení tohoto odvodu, které snižuje výnos obcí a přesouvá významnou část příjmů z technických zařízení provozovaných na území měst a obcí z rozpočtů obecních do státního rozpočtu. Navrhuje se zvýšit sazba pro pevnou část dílčího základu odvodu z výherních hracích automatů a jiných technických zařízení na 110 korun za každý den, ve kterém byl každý z povolených přístrojů a zařízení povolen, tj. sazba bude zdvojnásobena.